Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj garančního výboru, což je výbor rozpočtový, pan poslanec Roman Kubíček. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 869/3. Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane ministře, máte zájem o vystoupení? Ptám se pana zpravodaje. Nemá zájem o vystoupení. Otevírám tedy rozpravu, do které v tuto chvilku nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli má někdo zájem o vystoupení ve třetím čtení. Nikoho nevidím. V případě, že se nikdo nehlásí, rozpravu tímto končím. Ptám se, zda má pan navrhovatel zájem o závěrečné slovo. Nemá. Můžeme tedy rovnou přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo, pane předsedající.

V prvním bodě legislativně technické úpravy podle § 95 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, uvedené pod bodem 1 tohoto usnesení, jedním hlasováním. Já budu muset tyto legislativně technické úpravy ještě zde načíst. Dále budeme hlasovat pozměňovací návrh A, který byl odsouhlasený rozpočtovým výborem, jedním hlasováním. Dále pozměňovací návrh B pana poslance Klašky, který je rozdělen na bod B1 a B2. Dále pozměňovací návrh C pana poslance Zbyňka Stanjury jedním hlasováním a na závěr návrh zákona jako celek. Já vám děkuji, pane zpravodaji. Dobře, takže prosím.